Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pokud budeme akceptovat přístup pana předsedy Sněmovny, tak vás upozorňuji, že to bude precedens. V minulosti si tady nikdo nedovolil, aby tímto způsobem bylo zacházeno s vystoupeními poslanců. Chápu, že je třetí čtení. Na druhé straně, kdy vlastně se tedy může poslanec vyjádřit k pozměňovacím návrhům, které jsou načteny v podrobné rozpravě ve třetím čtení? Já vím, že je to příprava na poslední bod dnešního jednání, ale skutečně já zásadně protestuji, aby tímto způsobem bylo ořezáváno právo vystupujících, a žádám, aby bylo znova umožněno všem, kteří tady měli připravené příspěvky k tomu, vystoupit. Takže jestli chcete tímto způsobem umlčovat opozici, nebo možná opozici, tak jako mně je to teda líto, ale nás stejně tím, co se týká služebního zákona, od řečniště nedostanete. Tak nevím, proč to tady děláte a tento klacek... Já si nedokážu představit, když jste tady četli libanonské pohádky, přesto jsme vám to právo dali. A vám se to zdálo ještě málo, tak dokonce mám pocit, že někteří dali podnět k Ústavnímu soudu. A tady, byl tady celé noci, dny, noci, dny a teď nám tady chcete ořezávat právo na vystoupení, nebo všem poslancům? Uvědomte si, že skutečně to, co tady řekl pan předseda Kováčik ten klacek má dva konce.

Dámy a pánové, děkuji za slovo. Jen velmi krátce. Pane Stanjuro, prostřednictvím pana předsedy. On neomezuje demokracii. My jsme měli dvě čtení, kde jsme se mohli vyjádřit úplně klidně ke všemu. To třetí čtení je o hlasování. Umožňuje prakticky neomezenou diskusi.

Fakticky pan poslanec Benda.

To omezení je tam jenom proto, aby bylo jasné, že ve třetím čtení nelze navrhnout žádné další pozměňovací návrhy. Že všechny musí být známy do konce druhého čtení a v tom třetím čtení už jsou možné jenom technické změny, že už nelze podávat další návrhy. Přesto ve třetím čtení se tady vždycky rozprava konávala.

Ale pak se o tom nebude smět ve Sněmovně mluvit? Opravdu úplný nesmysl! A protestuji proti tomu, aby pan předsedající říkal, že toto je zavedená praxe.

A jestli jste četli rozhodnutí, a já jsem je četl velmi pečlivě, poté co jsme něco u Ústavního soudu tady s tehdejší opozicí sociální demokracie prohráli právě na procedury. Ústavní soud České republiky je velmi citlivý na to, aby se odebírala slova, aby se omezovala rozprava. Buďte vy také velmi opatrní, nejde teď o služební zákon, jde o to, že si ohrozíte ty předchozí tisky, ve kterých žádný spor není. A jenom díky tomu, že se pokoušíte uplatnit nějaký nestandardní výklad, tak vám budou posléze Ústavním soudem zrušeny.

Děkuji za slovo. Já vím, že vás nedonutím, abyste mi odpověděl, když nebudete chtít.

Kdy budeme odchytávat takzvané přílepky, které se mohou stát? Kdyby to tak v zákoně bylo, máte naprostou pravdu.

Stejně nic neušetříte, jenom tu rozpravu roztříštíme do dvouminutových intervalů. Nic takového zákon neříká. Odkud berete tento výklad. A odkud berete právo chtít po poslanci, aby nejdříve něco navrhl a pak zdůvodňoval, a ne naopak. To už tam tedy vůbec není.

Za prvé.

Nyní se hlásí pan poslanec Komárek. Ještě jednou?

Teď jsem si vlastně uvědomil, jak ta celá procedura je složitá, protože když si tady třicet poslanců bude jeden za druhým brát faktické poznámky na dvě minuty, kdo určí, co už je faktická poznámka? On to tady pan kolega Stanjura už prakticky řekl.

Tak já na mikrofon chci poradit všem svým kolegům, kteří chtějí mluvit ve třetím čtení, aby postupovali podle tohoto návodu, a pak si pan předseda nemůže dovolit v logice jeho věci vám odebrat slovo.